Děkuji za odpověď.

Mně šlo čistě o tu technickou záležitost, že prostě nějaký předpis nám říká, že potřebujeme schválení, a já se dočtu, že my se to snažíme obejít. Naopak, to by měl být ten hlavní důvod, to, že to užívá příliš mnoho lidí, tak by ten postup měl být dodržen tak, jak je správně.

Děkuji za dodržení času. S reakcí pan ministr.

Problém je, že shoda právníků není taková jednoznačná, jak je výklad řekněme.

A já pouze na vládě upozornil, že mě zajímá, jakým způsobem zajistíme pro pacienty, kterým opravdu tato látka pomáhá, aby ji měli k dispozici, nic víc, nic míň. To je moje role ministra zdravotnictví. Co se kratomu týče, ten horizont je květen. Očekávám, že v květnu budeme mít nějaký materiál.

Předpokládám, že tento měsíc budeme mít k dispozici nějaký materiál, jakýsi pracovní už koluje, doufejme, že ho dostaneme oficiálně.

Pokud se ukáže, že je potřeba o tom materiálu dále diskutovat a platil by řekněme až v nějakém delším horizontu, pak jsem připraven navrhnout zařazení kratomu na seznam návykových látek. Děkuji. S další interpelací vystoupí pan poslanec Roman Kubíček, připraví se paní poslankyně Lenka Knechtová. Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, členové vlády, pane ministře, moje interpelace bude poměrně jednoduchá a v globálu bude to takový brainstorming, protože jak jste všichni postřehli, zkrachovala firma Malina Group, která nabízela největší množství fotovoltaických instalací pro domácnosti a na střechy, zůstávají po ní dluhy, nevypořádané instalace, a není to firma jediná, nemohu jmenovat další firmy, ale na tom trhu se to objevuje. A já jsem se chtěl zeptat, jestli můžeme hledat nějaké společné řešení pro ty lidi? Já vím, že by si měli číst smlouvy, měli by je nějakým způsobem právně obsáhnout, ale hledat řešení pro to, aby se to dalším lidem nestávalo.

Lidé dneska od nesolidních firem jsou připojováni i v místech, kde nejsou připojeni do sítě, oni to nevědí v tu chvíli, a když nejsou připojeni do sítě, tak tu dotaci nedostanou. To je první věc.

Vím, že to bylo kdysi při zateplování domů, tak se musely skládat nějaké certifikace, které opravňovaly, aby ta dotace mohla být poskytnuta té firmě zda by takovéto řešení nebylo vhodné i pro tu oblast. S odpovědí vystoupí pan ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Děkuji, paní předsedající.

Ona se týká skutečně současné situace, kdy na základě problémů některých společností instalujících solární elektrárny a fotovoltaické panely se dostala do nelehké situace řada občanů a domácností, které nemají dokončené uvedené elektrárny na svých domech, a jsou ohroženy finanční prostředky, které složili na instalaci zdrojů některým společnostem, které instalují solární panely.

Ona je to vlastně aktualizace, protože ty rady již byly, ale my jsme je aktualizovali s cílem pomoci zákazníkům podobným praktikám předcházet. Nově jsme zahrnuli mezi rady i to, jak vybrat spolehlivou firmu, jaké podmínky při uzavírání smlouvy dojednat nebo jak postupovat, když dodavatelská firma podmínky smlouvy neplní.

Budeme to dále šířit dalšími cestami.

Jednáme v tuto chvíli s Českou bankovní asociací.

Musím na druhé straně zmínit, že Česká obchodní inspekce ani například Energetický regulační úřad nemají ze zákona možnost donutit podnikatele zahájit práce nebo vrátit spotřebiteli peníze. Do smluvních vztahů dvou stran my vstupovat prostě nemůžeme. Přikázat vrátit spotřebiteli peníze může výhradně soud. Je možné ještě využít mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Česká obchodní inspekce se může zaměřit na výrobky samotné, zda jsou v pořádku, zda splňují požadavky uvedení na trh a podobně.